Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak.

Pan poslanec Kubíček jako místopředseda klubu hnutí ANO jestli má informaci z vlády? Děkuji za slovo, pane předsedající.